Poprosím, aby se svého místa ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Karel Fiedler. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 254/3. Otevírám rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Neeviduji přihlášku do rozpravy, z toho důvodu rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo. A pan ministr, zda si vezme závěrečné slovo? Není tomu tak. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Máte slovo, pane zpravodaji. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy pozměňovací návrh A1 a A2 rozpočtového výboru. Návrh A1 upravuje legislativně technicky náležitosti průkazu pověřené osoby a návrh A2 je legislativně technická úprava. Děkuji. Děkuji. V tom případě přikročíme...

To znamená, budeme hlasovat pouze o usnesení pod písmenem A. Bude pouze jedno hlasování. Je to stanovisko legislativního odboru.

Budu vycházet z toho, že vámi navržený postup nebyl zpochybněn. Takže tento návrh nebyl zpochybněn a já dám hlasovat.

Kdo je proti? Bylo to hlasování číslo 44, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 183. Tento postup hlasování byl schválen. V tom případě můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Vaše stanovisko? Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Bylo to hlasování číslo 45, přítomných poslankyň a poslanců 185, pro návrh 158. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Moje stanovisko je souhlasné. Pan ministr? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu jako celku, protože o všech návrzích bylo hlasováno.